Chápu iniciátory právě projednávané novely. Mediální humbuk kolem lesních školek, varovné zprávy o jejich možném zrušení tak vedly ke vzniku tlaku na zákonodárce, který dospěl k této novele. Opakovaně jsem se ptala na komisi i ve výboru jak předkladatelů, tak i zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, jakými pravidly se, v uvozovkách, dětské skupiny, které nebudou moci používat status právě dětské skupiny, budou řídit, podle čeho se budou kontrolovat hygienické podmínky, jaké vzdělání by měli splňovat pracovníci, kteří budou poskytovat péči o dítě a hlídání dětí. Budou muset mít alespoň čistý trestní rejstřík? Já prosím sněmovnu o klid. Pokud chcete diskutovat, tak mimo jednací sál. Já chápu, že to pro někoho není důležité, ale já si myslím, že pro děti to je velmi důležité. Sami moc dobře víme, a jistě mi to kolegové dětští lékaři potvrdí, jak moc je dítě v tomto věku ovlivnitelné, jak lehce může dojít k poškození a dopadům na jeho vývoj. Nikdo mi bohužel nedal uspokojivou odpověď. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí mi řekli, že tu vznikne černá díra. Samotné hlídací služby se budou řídit svými vlastními pravidly, tedy žádnými pravidly. Kolegyně napravo mi zajisté řeknou, že odpovědnost leží na rodičích, že si sami ohlídají to, kdo se stará o jejich dítě, zvlášť když za onu službu platí těžce vydělané peníze. Bohužel ne všichni jsou znalí a schopni ochránit svou rodinu.

Tady asi nemusím dál rozebírat. Já se prostě obávám, aby to tak nedopadlo i s našimi dětmi. Schází mi v této republice jakákoliv koncepce péče o předškolní děti. Navrhuji, aby v co nejkratší době vznikla koncepce péče o dítě, kde by byly zahrnuty dětské skupiny, registrované, neregistrované, hlídací služby, chůvy, kde by byly stanoveny minimální standardy v oblasti vybavenosti, hygieny, vzdělávání pracovníků. Zároveň by mohla obsahovat vzory smluv pro rodiče, abychom prostě co nejvíce omezili riziko poškození dítěte a umožnili tak rodičům, aby se mohli v klidu věnovat své práci a zároveň si vybrat pro své dítě takovou péči, kterou považují za nejlepší nebo nejdostupnější. Považuji vznik takové koncepce za zásadní a pro Ministerstvo práce a sociálních věcí nejdůležitější v rozvoji péče o dítě. Věřím, že mé požadavky budou vyslyšeny. Ale já už jsem, pane předsedající, u konce. Děkuji vám za pozornost. Ano, ale ten, kdo přijde po vás, to určitě ocení, pokud se sníží hladina hluku. Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Mihola, připraví se pan poslanec Beznoska. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, máme před sebou závěrečné projednávání novely zákona o dětské skupině. Jejím hlavním bodem je volitelná či dobrovolná registrace poskytovatele služeb.

Novela se zabývá také otázkou uživatelů daňových benefitů. V tomto kontextu bych vás všechny chtěl požádat o podporu pozměňujícího návrhu Františka Adámka a chtěl bych k tomu dodat, že stejně jako celá novela, i tento pozměňovací návrh je v souladu, je prodiskutován s představiteli Asociace lesních mateřských škol, s Českou radou dětí a mládeže, Člověkem v tísni a dalšími představiteli organizací, kterých se celá záležitost nejvíce týká. Vážení kolegové, věřím, že přijetím této novely zákona o dětské skupině, která má podporu napříč politickými kluby kromě KSČM, nejen naplníme slib daný na začátku tohoto procesu předsedy klubů koaličních stran, ale také tím potěšíme rodiče i děti z těchto zařízení, kterých se novela týká. Věřím, že v neposlední řadě vyšleme také pozitivní signál o práci a plnění slibů Poslanecké sněmovny celé naší veřejnosti.

Prosím vás o její podporu a děkuji za pozornost. Děkuji. Faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Beznoska. Krásné dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Ano, my máme vysílat signál o tom, jaký je náš přístup ke společnosti, co všechno má stát regulovat. A já si myslím, že v posledních týdnech a měsících jsme nevysílali dobré signály.

Jsem přesvědčena, že máme právě teď příležitost alespoň částečně napravit ty pro mě negativní signály toho, že stát bude do všeho zasahovat. Protože nejsme to my zákonodárci, kteří máme zasahovat do života rodin, nejsme to my, kteří umíme stanovovat všechny oblasti našeho života a pravidla do všech oblastí našeho života. Ano, jsou to rodiče, kteří mají právo si stanovit formu péče pro své děti. Jsou to rodiče, kteří dobře vědí, v jakém prostředí a v jakém zařízení mají jejich děti být. A hlavně, tato zařízení již několik desítek let fungují, jsou tam tisíce dětí. A já si myslím, že máme povinnost zachovat tyto alternativní formy zařízení pro děti. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, vždycky v průběhu legislativního procesu tady ve Sněmovně samozřejmě a přirozeně dochází k celé řadě úprav. Na můj vkus, jakkoliv je dohoda mezi všemi kluby napříč politickým spektrem, že zákon v té podobě, jak ho upravil zejména pan kolega Mihola, podpoříme, tak za sebe říkám, že se nám trošku vytrácí ten původní princip, původní smysl toho zákona dát rámec svobodnému výběru rodiče, aby zvolil on sám, jaká vzdělávací nebo výchovná cesta v tom předškolním vzdělávání pro jeho dítě je nejlepší.

Původní myšlenka byla dát základní rámec dětským skupinám proto, aby těch 60 tisíc dětí, které se nedostaly do mateřských škol, mělo možnost, aby si rodiče vybrali, jak velká dětská skupina, s jakým vzdělávacím cílem bude o jejich dítě pečovat. To se mně osobně nelíbí. Vytrácí se mi tam volnost. Pozměňovací návrhy typu šest hodin povinně denně atd. podpořit prostě nemohu.